Děkuji.

Za prvé nemáte pravdu, nevystupovali pouze muži.

Řekla jste žádná!

To bylo v srpnu 2013. Po čtrnácti měsících to dostáváme a hned slyšíme, že to musíme urychleně projednat. Co se dělo těch čtrnáct měsíců, když už to tady bylo před čtrnácti měsíci? Proč bychom měli spěchat? Máme rozpočet!

Jediný důvod?! To bych rád pak slyšel v rozpravě. Děkuji i za dodržení času. Faktická poznámka pana kolegy Votavy, poté pana kolegy Martina Novotného. Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo. Státní rozpočet je velice vážná věc a nemusí se mi líbit vystoupení kolegů z druhé strany, z opozice, nemusím s ním souhlasit, ale mají naprosto legitimní právo se vyjádřit ke státnímu rozpočtu, i kdybychom tady seděli do půlnoci. Prosím, já vím, že jste nikdy v Poslanecké sněmovně nebyla, ale toto bychom měli respektovat.

Respektujme jednací řád.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegyně a kolegové, moje vystoupení je možná trošku nadbytečné, protože pakliže z vládní koalice už tady ta slova zazněla, tak je to asi to nejdůležitější. Známý výrok říká, že nikdo nemá druhou šanci udělat dobrý první dojem.

Za občany tady jsou zvoleni zástupci lidu. Vy jste se stala ministryní nějakým jiným způsobem než aktem volby lidem, a proto bych byl rád, abyste si tuhle záležitost uvědomila a příště už tady takovým způsobem nevystupovala. Mně se v životě osvědčila úplně opačná věc, úplně opačný přístup. Když jsem byl v relativně mladém věku 32 let zvolen tehdy nejmladším primátorem v České republice, tak jsem neměl představu, že jsem nejchytřejší na světě. Od svých starších a zkušenějších kolegů jsem se spíš učil a osvědčilo se mi to a vždycky, i když jsem tady začal v Poslanecké sněmovně teď nově, tak tento princip se snažím opakovat.

Děkuji. To jsou faktické poznámky v tuhle chvíli přihlášené. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Já postrádám vystoupení jednotlivých ministrů při obhajobě jejich kapitol.

Její komentář, který měla poté, už já komentovat nebudu. Děkuji. Nyní pan poslanec Štěpán Stupčuk. Zatím máme jenom faktické poznámky.

Hlasování jako takové nijak nezpochybňuji. Chtěl jsem tak učinit bezprostředně poté, co jsem se s touto skutečností seznámil.

Nicméně platí to, co jsem řekl předtím. Děkuji, pane kolego, ale nezbývá mi, než reagovat opravdu na ty přihlášky, tak já nevím, co chcete říct v otevřené rozpravě. Tak prosím. Nyní pan kolega Martin Komárek k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych mohl jako zvolený zákonodárce taky paní ministryni školit, ale neučiním to. Jenom pár poznámek.

Co jí nezávidím, je, že tu teď bude muset být častěji. Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce.

Je to nevděčná práce.

Děkuji. Nyní pan poslanec Holeček, paní poslankyně Němcová a paní poslankyně Zelienková. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, já stejně jako kolega Stupčuk při hlasování číslo 36 při dnešním hlasování jsem hlasoval proti a ve stenozáznamu mám pro. Tak jenom pro steno, nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ač nerada, musím vystoupit, a to s pár slovy pro pana poslance Komárka, vaším prostřednictvím prosím. Mě nebaví poslouchat vaše řeči o tom, jak jste zklamáni tím, co se ve Sněmovně děje.

A od kohokoli!